Já vám děkuji.

Vážený pane premiére, noční můrou mou a noční můrou samospráv jsou některé nápady pana Babiše, předsedy koaličního hnutí ANO. V posledních týdnech se objevily jeho myšlenky, podle kterých by snad měla být zrušena obecní zastupitelstva základ reprezentativní demokracie na lokální úrovni garantovaná ústavním pořádkem. Já se proti takovým nápadům chci velmi hlasitě ozvat. Existence a rozsah svobody místní samosprávy v našich dějinách splývá s existencí a rozsahem svobodných poměrů obecně.

Sdílí pan premiér tento můj názor? Může garantovat, že strana, v které je pan premiér předsedou, k odstranění demokratických poměrů na místní úrovni nepřispěje? Děkuji za písemnou odpověď. Další vystoupí paní poslankyně Jana Hnyková se svou interpelací na předsedu vlády ve věci šikanování zaměstnanců ČSSZ. Vážený pane předsedo vlády, já bych vás žádala o informaci.

Cituji.